Děkuji za slovo. Pěkný večer. Já navážu na kolegy.

Myslím si, že předseda ústavněprávního výboru, který vede i podvýbor pro Ústavu a parlamentní procedury, by měl svolat tento podvýbor, shromáždit dosavadní návrhy, které tady byly podány, přizvat k tomu zástupce odborné veřejnosti a ponechat tyto podklady pro příští volební období, tak aby se skutečně ze změny Ústavy nestal nějaký předvolební populismus. Ostatně předpokládám, že kandidující politické strany představí svoje návrhy na změnu Ústavy.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Já tedy využiji toho, že končím všeobecnou rozpravu.